Podotýkám, že i ten název a citát je důležitý.

Politici, kteří to žádali, si mohou připomenout, co tehdy doslova řekli na videu Seznam Zprávy.

Informace, které jsem přečetl, svědčí o opaku.

Za omluvu by jistě stála slova, která byla prezentována Miroslavem Kalouskem, který řekl, že v jeho očích je rodič prase.

Není obtížné zjistit, že samotný premiér se vyjádřil o zdravotním stavu svých dětí až následně.

Ano, nejde o program. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou českého politického spektra a pokusy o její zakázání tady předvedli Ivan Langer a jemu podobní a nikdy, nikdy něco takového nebylo vysloveno. Možná, že kdybyste i vy měli tak demokratické stanovy jako my, tak by to rozhodování a rychlé soudy nebyly takové, jak si myslíte. Víte, já jsem nevěřící člověk.

Ale já se do toho problému nenechám zavléct a se mnou ani poslanci a funkcionáři Komunistické strany Čech a Moravy. Nemám v úmyslu přispívat k destabilizaci této země. Té destabilizace jsme si užili dost, když jste nebyli ochotni jednat tak, abyste respektovali demokratické volby! Každý, každý, kdo chce, se může podílet na moci v České republiky.

A jestli chceme změnit zákon, od toho je diskuze v Poslanecké sněmovně.

Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Chci říci, že mám jisté pochopení pro rozhořčení a obavy části veřejnosti, chápu, že kladou otázky a chtějí na ně odpovědi.

Samozřejmě, že to, co se děje kolem pana předsedy vlády, tu vládu zatěžuje.

Nicméně všichni víme, jaká je pozice hnutí ANO, které rozhoduje o tom, koho vyšle do čela vlády, a samozřejmě známe i postoj pana prezidenta. A v této situaci se tedy teď vytváří tlak na sociální demokracii, aby shodila vládu, ve které sama sedí.